Bude i na ministru spravedlnosti, popřípadě nové vládě, jestli bude chtít tento problém řešit, anebo jestli při každých dalších volbách, to znamená v podstatě každý další rok, budou nám, budou veřejnosti v tom veřejném zájmu poskytovány informace, které možná pocházejí a říkám záměrně možná, protože asi se ani nepodařilo komisi zjistit, jestli to byly legální odposlechy, nebo zda to bylo pouze soukromé nahrávání si jednoho či druhého kýmkoliv, anebo zda s tím někdo bude chtít do budoucna něco dělat. Víte, ještě před osmi, deseti, spíš možná patnácti lety jsem si neuměl představit, že by starosta obce, v níž bydlím, nebo kterýkoliv jiný, popřípadě politik na jiné úrovni mohl být... nebo vykonávat svoji činnost, svoji funkci a být přitom trestně stíhán. Poté, co jsem vedl vyšetřování prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, který i po sdělení obvinění z několika kauz a vedení několika řízení ve své funkci zůstal a čekalo se až na pravomocný rozsudek, aby ve své funkci musel skončit, a vím, jaké problémy mi to činilo, když jsem konal řízení proti konkrétní osobě a žádal jsem informace a on mi je zároveň poskytoval vůči sám sobě, resp. mi neposkytoval to, co jsem požadoval, tak jsem nabyl přesvědčení, že zájem společnosti o to mít osoby trestněprávně čisté už je někde jinde.

V podstatě kandidoval, byl znovu zvolen, znovu se stal hejtmanem a dál vykonává činnost hejtmana. Možná se dočkáme doby, kdy Česká republika bude mít historicky svého prvního trestně stíhaného premiéra, možná i prezidenta republiky, možná se vrátíme do té tzv. předlistopadové historie, že budeme s úsměškem říkat: kdo nebyl trestně stíhán nebo nebyl v kriminálu, nemůže být dobrým prezidentem, premiérem nebo vykonávat jinou veřejnou funkci. Když jsem vzpomněl ale ne, nebudu to říkat. Takže i taková doba asi nastane. Bohužel stav policie, státního zastupitelství je takový, jaký je. Vy, velké politické strany, které zde jste dlouho a máte svůj vliv na bezpečnostní sbory a jiné, víme, máte své lidi uvnitř, ti lidé umí pro vás pracovat, umí odvést ten kus práce. A je zase hezké na druhou stranu, že vy se o ně umíte postarat, když oni ukončí svoji aktivní službu, že nemusí skončit na úřadu práce nebo jako poradci nebo řekněme něco méně kvalifikovaného, ale že jim dáte dobrá místa na svých kandidátkách v místech, které vedou vaši bývalí kolegové. A co si o tom myslí občané České republiky, to se možná zeptejte jich samotných. Děkuji. Hezké dobré odpoledne a děkuji panu poslanci Ondráčkovi. S faktickou poznámkou nyní pan poslanec Bohuslav Chalupa. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo. Navážu na to, co tady říkal předřečník. Jinak malý dovětek k otázce paní Černochové v otázce toho, co pan ministr Zaorálek jako básník chtěl říct. Já myslím, že chtěl říct, že budeme menší, ještě menší, až budeme úplně nejmenší na celém světě. Pokud jde o to, co se tady dnes projednává, tak mně není jasné, jak je možné, že pan novinář Kroupa se pohybuje po republice a má informace, které evidentně pocházejí z živých kauz, ověřuje si je, pořádá rozhovory, televizní pořady, a vyšetřovací komise se tím asi moc nezabývala. Já jenom chci upozornit, že média dneska hrají podobnou roli jako my politici. Tak jenom abychom si to uvědomili. Dodnes jsme nebyli schopni jako Poslanecká sněmovna donutit bezpečnostní zpravodajské služby a Ministerstvo vnitra, aby vyšetřily, kdo se skrývá za skupinou Šuman, kdo nezákonně pořizuje odposlechy a nahrávky místopředsedy vlády a člena Bezpečnostní rady státu, což pokládám za naprostou šílenost v bezpečnosti, jakým způsobem se tady řeší bezpečnost České republiky. A pokud jde o ten únik informací, tak reorganizace policie je o úniku informací, protože reorganizace policie byla o tom, že někdo byl nespokojen s tím, že vyšetřovatelé ÚOOZ nedávali informace svým nadřízeným. A teď už máme reorganizaci na konci a všichni budou spokojení. Ti, co tam sedí na těch funkcionářských místech. Jenom pro ilustraci. Jistý pán telefonuje na jistou SIM kartu zakoupenou ve Spolkové republice Německo jistou osobou na jistý telefon, který se dodnes nenašel, a ten telefon pochází z prostředí důstojníka, nebo funkcionáře policie. A ten pán říká, zítra Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, já cítím povinnost zde před vás předstoupit jako ten, kdo vlastně s návrhem inicioval vznik této komise, a chci vám ještě jednou z tohoto místa naposledy poděkovat za to, že jste vznik a práci této komise umožnili, a to jak tím, že vznikla, tak i následně zvolením předsedy.

Ono totiž účelem této vyšetřovací komise, nebo vůbec vyšetřovací komise, tak jak je předpokládaná jednacím řádem této Sněmovny, není suplovat práci orgánů činných v trestním řízení, ale reagovat na různé společenské problémy, různé konkrétní kauzy nebo i všeobecné problémy a pak je navrhnout k řešení, co s tím dále.

Nicméně uběhne několik let a ta deformace, které byli vystaveni, ta je prostě značná.

Na základě těchto zjištění navrhujeme i určitou terapii, která spočívá v úpravě jednotlivých problematik v zákonech.